Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal jednak zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jan Volný, jednak za zástupce navrhovatele nikoliv paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ale první místopředseda vlády Jan Hamáček, který paní ministryni, resp. navrhovatele v této věci bude zastupovat.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak.

K vládnímu návrhu zákona byly ve druhém čtení uplatněny dva pozměňovací návrhy.

K tomuto usnesení Ministerstvo práce a sociálních věcí zaujímá souhlasné stanovisko.

K návrhu první části doprovodného usnesení výbor zaujal názor, že je návrh nehlasovatelný.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 Nyní otevírám rozpravu. Do rozpravy je jako první přihlášen s přednostním právem pan předseda Michálek, po něm s přednostním právem pan místopředseda Sněmovny Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych uvedl tento bod, který se týká navrhovaného řešení otázky rostoucích platů. Ta situace je dneska taková, že poslanec bere průměrně, pokud si vezmeme toho funkcionáře, který je místopředseda výboru, což je tady drtivá většina lidí, 95 tisíc korun čistého měsíčně, v čemž jsou samozřejmě započteny i náhrady, které jsou paušální, to znamená, nemusí se vykazovat.

Já si myslím, že je naprosto logické, že tato otázka vyvolává pozornost veřejnosti a vyvolává vždycky pozornost veřejnosti, s tím zkrátka nic neuděláme, protože logicky když se řekne, že poslanci si zvyšují plat o 20 tisíc měsíčně, tak řada lidí, kteří ani těch 20 tisíc korun měsíčně neberou, to vnímá jako problematické. My se s tím samozřejmě musíme vypořádat. Je to politická otázka jako každá jiná. Pokud jde o návrh vlády, vláda navrhuje, aby platy politiků rostly jenom v důsledku růstu platů v nepodnikatelském sektoru, to znamená, aby nedocházelo k mimořádnému nárůstu koeficientu z toho takzvaného Hamáčkova automatu. Připomeňme si situaci, ve které tento návrh byl předložen. Ten návrh byl předložen podle mého názoru primárně proto a předložila ho menšinová vláda Andreje Babiše bez důvěry aby se ukázalo, že tady je hodná vláda, která předkládá snížení platů politiků, a tady je zlá Poslanecká sněmovna, která si ty platy nechce snížit. Takže logicky, když jsme dostali tento návrh, který vypadá celkem rozumně, tak my jsme si řekli my to podpoříme, pane Babiši, tady máte našich 22 hlasů, my to podpoříme, a jestli se dá dohromady těch 78 hlasů, tak to projde. To samozřejmě vyvolalo poměrně řekl bych diskuse uvnitř různých klubů, protože podpora tomu návrhu tam vůbec nebyla jednoznačná. Pokud jde o to ratio, tak se musíme vrátit k tomu, co je to vůbec parlament. Parlament je reprezentativní těleso, které má reprezentovat obraz společnosti, zastupovat zájmy všech tříd napříč celou společností.

A z toho také vyplývají dva extrémy, ke kterým může dojít, pokud jde o odměňování, pokud jde o platy poslanců. Prvním extrémem jsou příliš vysoké platy. A v tomto případě parlament neplní svoji reprezentativní funkci. Musíme si říci, že už dneska typický poslanec bere víc než 98 % zaměstnanců v České republice.

A musíme si říci, že někdy nám to tady tak i funguje, když jsou schvalovány návrhy, které vystihují zejména potřeby vysokopříjmových skupin. Pokud jde o ten druhý extrém, tak jsou to příliš nízké platy. To je případ, kdy je vyvolána závislost poslance na jiných příjmech, například od korporací, a je vyvoláno prostředí, které může fungovat k tomu, aby v něm bujela korupce. To je druhý extrém, který je naprosto nežádoucí. Když se podíváme na historii, tak máme řadu příkladů.